Dále: budu hlasovat, protože mi tam chybí některé naše klíčové politické plány, opatření a současně nesouhlasím s některými věcmi, tak já nedám důvěru této vládě, byť v těch konkrétních jednotlivých segmentech budu ráda podporovat, jak jsem řekla, třeba v té oblasti spravedlnosti, její kroky.

Jsem si vědoma, že jsem součástí širšího vládního týmu, takže s panem premiérem Fialou jsme se dohodli, já ke konci ledna končím. Ale slibuji i tady za tím řečnickým pultíkem, že svému nástupci nebo nástupkyni předám agendu řádně, v případě potřeby pomůžu a rozhodně této problematice i ve Sněmovně se chci dále věnovat. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji pěkně, to byla paní poslankyně Válková. Nikoliv, tak další řádně přihlášený je pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo.

Tak dobrý večer, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, pane premiére, členové vlády. Děkuji za slovo. Já bych rád během dnešního projednávání vystoupil k tématu důvěry vlády a mohu slíbit a avizovat, že se budu primárně držet své oblasti, tedy gesce dopravy a toho, když jsem si porovnával předvolební sliby, to co vaše koalice navrhovala, nabízela občanům a voličům, to, s čím argumentovalo hnutí ANO, a to, jaká je realita dnešních dnů a toho dnešního prohlášení. Na úvod svého vystoupení to možná trochu odlehčím.

Tak to jsme rádi, že jsme sledováni nejenom tady ve Sněmovně. Já jsem ho poslouchal velmi pozorně a dělal jsem si poznámky ad hoc v tu chvíli, když jste v úvodu dnešního dne hovořil.